Česká republika, tak jak už jsem řekla... máme plno občanů, kteří pracují na dohodu, ovšem velký problém vidím v tom, že z vyplacených 50 miliard korun, které byly vyplaceny za práci na dohodu, do systému za zdravotní a sociální pojištění byly odvedeny pouze 2 miliony korun.

Odůvodnění.

Můžeme pochopit snahu o rychlou transpozici, samozřejmě, protože čas nám běží a tato transpozice již měla proběhnout v srpnu loňského roku, ale nemůžeme také přehlížet, abychom poskytli dostatečnou dobu zaměstnavatelům i zaměstnancům, aby se řádně seznámili se změnami a mohli tyto plánované změny řádně uvést v život na svých pracovištích a ve svých firmách.

Současně platí, že odložení transpozice o jeden jediný měsíc nebo jeho část již s ohledem na celkovou transpoziční lhůtu a délku jejího překročení nemůže představovat závažnější komplikace, neboli alespoň ne natolik závažnou, aby opodstatňovalo výrazný zásah do právní jistoty adresátů nové právní úpravy. Pozměňovacím návrhem se proto navrhuje, aby účinnost zákona byla stanovena až k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.

Děkuji. Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Prosím, pane poslanče.

A všichni si na to zvykli.

Takže opravdu tu erudici získá.

Pořád nic.

A najednou prostě...